Návrh byl přijat.

Jde o pozměňovací návrh školského výboru, který nově upravuje v § 98d odst. 1, týká se omezení odpovědnosti uživatele. Stanovisko garančního výboru doporučující. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k té nejobtížnější části hlasování o pozměňovacím návrhu C4.

Jde o pozměňovací návrh pana poslance Gazdíka, který nově upravuje oddíl 5 zákona, což jsou sazby odměn.

Kdo je proti? Je to hlasování 232. Návrh nebyl přijat.

Jde o pozměňovací návrh pana poslance Adámka, kterým se upravují jednotlivé části ustanovení § 98e. Týká se obecných ustanovení sazebníku odměn.

Kdo je proti? Je to hlasování 233. Návrh nebyl přijat. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, kde v § 98e zrušuje odstavec 5. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

Návrh byl přijat. Jde opět o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka. Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat. Teď budeme hlasovat o H1. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Krákory, kde v § 98e doplňuje text odstavce 5. Stanovisko garančního výboru doporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o H1. Kdo je proti? Je to hlasování 236. Návrh byl přijat.

Jde o pozměňovací návrh pana poslance Adámka, kterým upravuje text § 98f. Stanovisko garančního výboru nedoporučující.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat.

Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, kterým v § 98f navrhuje nové znění původního odstavce 1. Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrhu, tak jak jej přednesl pan zpravodaj. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Jde o pozměňovací návrh pana poslance Vondráčka, kterým v § 98f navrhuje nové znění původních odstavců 2 a 3. Stanovisko garančního výboru doporučující.

Kdo je proti? Je to hlasování 240. Návrh byl přijat.

Tady si dovoluji upozornit, že schválením legislativně technických úprav v úvodu hlasování došlo ke sjednocení pozměňovacího návrhu A12 a D1, proto o D1 nemůžeme dále hlasovat.